Děkuji panu poslanci Klánovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, mám několik věcí.

Veliká podpora. Za druhé k panu kolegovi Holíkovi.

Nikdo ty suché stromy nechce vykácet, samozřejmě.

Ptá se, jakou podobu si vlastně obce představují.

Ten jsme tady podrobně projednávali v seminářích, na plénu, ve výborech a bohužel jsme tento návrh zamítli. Tam to všechno bylo.

Není tomu tak. Žádná šumavská obec nemá dnes žádný developerský rozvojový projekt.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl reagovat na pana kolegu Junka vaším prostřednictvím. On má zřejmě představu, že Šumava by měla být takovou bezbřehou divočinou. Já mu tu jeho vizi neberu.

To je nesmysl, nic takového nebylo. My chceme chránit krajinu, ale rozumně, tak aby tam mohli žít lidé. Ale my jsme bojovali pro to, aby se Brdy otevřely, aby tedy tam odsud odešla armáda, aby to jednak prospělo obcím, protože také tam mají katastry, také tam žijí lidé, nebo poblíž žijí lidé, a byli svázáni těmi omezujícími podmínkami, ale také proto, aby tam mohli turisté. To pravda je.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A ano, my tu divočinu otevíráme těm lidem také a to ten zákon právě umožňuje. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, my otevřeme Šumavu. Otevřeme Šumavu turistům, ale uzavřeme, zabetonujeme lidem, kteří tam žijí. A to si myslím, že je ten problém. Děkuji. Nyní pokračujeme rozpravou, je přihlášen pan poslanec Petr Bendl, připraví se kolega Kolovratník.

Hezký dobrý den, kolegyně a kolegové, pane ministře, dámy a pánové. Dovolte i mně říct pár slov k tomuto ne nedůležitému návrhu zákona a možná i k větám, které zde padly od mých předřečníků.

Koneckonců to tady prezentoval pan poslanec, jihočeský pan poslanec, bývalý hejtman Jan Zahradník, kde napříč politickým spektrem lidé, kteří jsou zodpovědní za to území, lidé, kteří tam žijí a kteří se vůbec nebrání tomu, abychom otevřeli park turistům, a také se nebrání tomu, aby příroda byla chráněna, protože ti lidé tam nežijí 14 dní, žijí tam jejich rody nebo rodiny stovky let a nemají zájem na tom, aby se příroda a kvalita té přírody tam nějakým způsobem zhoršovala. Mají zájem tam zůstat a mají zájem tam žít. Řada paragrafů, které tady jsou, a jmenoval je podrobně Honza Zahradník, tudíž se k tomu nebudu tolik vracet, abych nezdržoval, brání normálnímu životu v území, ve kterém ti lidé dlouhou dobu, opravdu velmi dlouhou dobu žijí. A když tady poslouchám kolegu Votavu, věřím jeho slovům, že je třeba myslet i na lidi žijící v jižních Čechách, a ono se to potom ukáže v těch konkrétních pozměňovacích návrzích, jak vlastně budeme hlasovat. Tam se ukáže, jestli vyslyšíme názor představitelů lidí z daného regionu, či nikoliv. A jak moc ho vyslyšíme.

Protože zákon, tak jak je nastaven, v podstatě ty lidi vyhání z toho území.